Děkuji panu poslanci Bendlovi. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážný pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych zareagoval.

My dále soutěžíme, vyhodnocujeme a uvidíme, jaký bude výsledek.

Takže na vaši otázku, my tu soutěž vyhodnocujeme, výsledky jsou poměrně slibné, protože tam vidíme, že dochází k velkým úsporám, a s těmi úsporami potenciálními budeme pracovat, a já spíše myslím, že tu soutěž dokončíme. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče. Nepřevedete. To výběrové řízení bude platit, když už správcem komunikace bude někdo jiný? To je to, co mě zajímá.

Konečně se vám to podařilo, což prokázalo, že když se soutěží, tak ty náklady jsou zkrátka nižší.

Prosím, pane ministře. Já jenom velmi krátce, nechci zdržovat. Tak především my nepřevedeme silnice. Když tak, tak by se veřejnoprávní smlouvou převedla správa těch silnic. A druhá věc, ta správa silnic není dohodnuta, za jakou cenu.

Děkuji. Interpelace končí. A jsme u poslední interpelace pana poslance Antonína Sedi na nepřítomného omluveného místopředsedu vlády ministra financí Andreje Babiše ve věci Roberta Šlachty. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane první místopředsedo vlády, dnes je zřejmé, že jste vy a vaše politické hnutí zneužili reorganizaci policie k politickému ataku vůči sociální demokracii.

Vážený pane ministře, podle informací ze sdělovacích prostředků má dnes Robert Šlachta k dispozici celé sledovací oddělení, odposlechy a také mobilní odposlouchávací zařízení známé pod jménem Agáta. Jeho tým, složený z bývalých spolupracovníků včetně Jiřího Komárka, který byl před nedávnem obviněn Generální inspekcí bezpečnostních sborů za zneužití pravomocí, sbírá informace z terénu. Osobně nevěřím na náhodu, tak jak jsem na ni nevěřil v případě první Kubiceho zprávy těsně před parlamentními volbami v roce 2010.

Můj dotaz, pane ministře, je jednoduchý. Ptám se, jaké máte jako ministr financí nastaveny kontrolní mechanismy pro kontrolu činnosti Celní správy. Můžete potvrdit či vyvrátit zveřejněné informace o prostředcích sledovacího oddělení Roberta Šlachty? Děkuji za vaše konkrétní odpovědi.

Tím také končím dnešní odpolední jednání.

Tolik na zítřek.